Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po krátké mimořádné pauze budeme pokračovat v jednání a projednávání bodu, který jsme započali.

Hlásím se proto, abych odůvodnil svůj pozměňovací návrh, který za mě načetl ve druhém čtení kolega Michálek, kterému za to tímto děkuji. Jedná se o pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku, který má umožnit korespondenční hlasování pro občany České republiky, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí. Tito občané mají v dnešní době možnost hlasovat na našich ambasádách, ovšem v souvislosti s pandemií je daleko více ztížený pohyb, a to jak uvnitř státu, tak i mezi státy, ostatně nedávno jsme zažili nějaké nečekané uzavření hranic. Takže chci umožnit v rámci této mimořádné situace, aby naši občané, kteří žijí a dlouhodobě pobývají v zahraničí, nebo jsou tam na dovolené a budují tam dobré jméno České republiky, posílají nemalé částky zpět do českého rozpočtu, aby se mohli zúčastnit základního občanského aktu a volit. Ten systém není nic neobvyklého a zvláštního. Korespondenční volba je naprosto běžnou věcí, kterou umožňuje 21 evropských států, včetně například onoho sousedního Slovenska.

Ty poté vyplní a v návratové obálce je opět pošle zpátky.

Děkuji. Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Ano, je to volba, kterou provozují možná v některých státech okolo nás. Viděl jsem ji ve Spojených státech amerických při posledních prezidentských volbách.

Vy nevíte vy nemůžete vyloučit nakupování hlasů.

Děkuji vám. Děkuji.

Ostatně to se vám může dít i dnes.

Šance nátlaku je tam zhruba stejná.

Děkuji. Pan poslanec Pavel Plzák a jeho dvě minuty faktické poznámky. Naposledy dnes.

A vy nemůžete zaručit to, že v zahraničí nebudou nakupovány hlasy, nemůžete to nikdy vyloučit.

Já bych se také do té debaty zapojil.